Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace

Podle § 47 jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny. Dále bychom měli rozhodnout v souladu s § 115 odst. 3 jednacího řádu, zda tuto komisi ustavíme podle zásady poměrného zastoupení, případně aby členové této komise byli voleni většinovým systémem.

Já v této věci zahajuji rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení k tomuto bodu. Nikoho nevidím. Končím všeobecnou rozpravu k tomuto bodu a přistoupíme k rozpravě podrobné. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě? Není tomu tak.